Mohl byste alespoň reagovat na to, říct, kdy nejpozději?

Můj dotaz je: Umíte alespoň tedy říct, dokdy určitě?

Potom se měsíc zpracovávaly a posílaly se peníze a další měsíc trvalo, než se to vyplatilo. Takže jakkoli se zdá, že to trvalo dlouho, tak to bylo dáno zejména složitostí toho procesu uvnitř těch nemocnic. My se snažíme, aby ta nová odměna byla zpracovatelná jednodušeji.

Takže určitě to bude v příštím roce a je snahou, aby to bylo v prvním kvartálu příštího roku.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Nicméně dovolte mi ten dotaz ještě doplnit o jednu zásadní věc. Pokud už v tom čtvrtém a pátém stupni vláda přistupuje k uzavření sportovních zařízení, chci se zeptat, proč vláda nezahrnula tato zařízení, fitness centra a podobně, do kompenzačních programů? Přijde mi to těžko zdůvodnitelné a logicky nespravedlivé, pokud kompenzace budou připadat jiným obchodům, případně provozovatelům služeb, že tato sportovní zařízení, která budou opakovaně uzavírána, do těchto kompenzačních programů nespadají. To je jedna část mého dotazu. A druhá.

Jsme přesvědčeni o tom, že tento index rizikovosti by měl být zohledněn při definování těch kritérií omezování provozu, protože právě toto zohledňuje rizikovost těch jednotlivých provozů včetně daných fitness center. Prosím tedy o odpověď, zda ministerstvo počítá v rámci vašich odborných týmů se zohledňováním tohoto kritéria v rámci systému PES. Děkuji pěkně.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane poslanče, tu obecnou odpověď už máme za sebou, tak bych ji jenom opakoval. Pokud se týká kompenzací, tak souhlasím s tím, co říkáte. Ministerstvo zdravotnictví není ten, kdo by ty kompenzace určoval, ale jednoznačně rozumím tomu, co říkáte, a i tomu, že by to zohledněno být mělo, a myslím si, že i při konzultacích třeba s Hospodářskou komorou, s dalšími, kteří jednají s MPO, což je jejich partner, tak toto lze podpořit určitě, to rád udělám.

Oni jim říkají trochu jinak, ale v podstatě, když se podíváte na ty výstupy, tak jsou si velmi blízké a je to i jedna z našich inspirací. Dovolím si ještě upozornit na to, že kromě objektivního zhodnocení rizikovosti té dané aktivity je potřeba také myslet na její nezbytnost zejména v těch vyšších stupních omezení, kde jakkoli rozumím, že je žádoucí, aby člověk i sportoval, tak nakoupit si jídlo a potraviny prostě musí. Takže i ve chvíli, kdy bych vyhodnotil pobyt v obchodě jako více rizikový než pobyt ve fit centru, tak si musím vybrat, co musím nechat povolené a co mohu v preventivní snaze o snížení toho šíření onemocnění uzavřít. Takže toto je další důvod, který je motivem toho, proč není možné zohledňovat vždy jenom tu rizikovost. Já rozumím tomu, že galerie, ve které je pět lidí, je jistě méně riziková než obchod, ve kterém je 500 lidí.

Ten obchod je nezbytný, to druhé je zbytné. Ale to prosím neznamená, že by bylo zbytečné, aby to nevypadalo, jako že se snažím říci, že by sport nebo kultura byly zbytečné. To samozřejmě ne.

A jenom rychlý doplňující dotaz.

To je samozřejmě jasné a rozumné.